Prosím, máte slovo. Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych vás co nejuctivěji požádat, alespoň ty z vás, kteří jste se ještě nerozhodli, jak budete hlasovat, abyste nepodporovali tento návrh zákona.

Naopak ty mnohaleté zkušenosti mi velí, že na půdě Poslanecké sněmovny se obecně potkáváme s dobrými návrhy zákony zákonů, se špatnými návrhy zákonů a pak tady velmi často vidím legislativní marketing. A já opravdu tento návrh zákona považuji osobně i na základě těch svých dlouholetých zkušeností za špatný návrh zákona, ale hlavně za naprostý legislativní marketing, protože a ono to tady dneska už mnohokrát zaznělo tento legislativní marketing nedělá nic jiného, než skutečně brnká na ty nejtemnější lidské vlastnosti, což je v tomto případě závist.

Na druhou stranu ten francouzský model je takový, že Francouzi umožňují kumulaci funkcí.

Tento zákon skutečně nevyřeší to, o čem jste možná na začátku chtěli diskutovat, což je kumulace funkci, a nedělá nic jiného, než brnká na lidskou závist, což je pro mě nepřijatelné. Pokračujeme v rozpravě. Nyní vystoupí pan senátor Vystrčil, po něm pan poslanec Kupka. Prosím, máte slovo.

Děkuji. Pan poslanec Bendl s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Já jsem pouze procedurálně chtěl říci, pane předsedající, že jsem v hlasování číslo 183 hlasoval ano a na sjetině mám zdržel se. Nezpochybňuji hlasování. Můžeme pokračovat.

Prosím, máte slovo.

Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já zkusím obrátit pozornost zpět k projednávanému zákonu. Myslím, že tady zazněla celá řada velkých pádných argumentů, proč bychom ten zákon neměli přijmout, proč by neměl platit, že je to, jak zaznělo, předmět legislativního marketingu, že je nespravedlivý, těch argumentů tu zaznělo hned několik, že je retroaktivní, že je neúplný, že jak tady také několikrát zaznělo míří vlastně proti správné správě obcí a měst. My se tady snažíme většinou dobrat toho, proč zákony přijmout, čemu tím můžeme pozitivnímu přispět. Tady skoro nic takového nezaznělo. Ten zákon opravdu nic konkrétního pozitivního nepřináší.